Druhá varianta. Identifikujeme možná rizika a provedeme celospolečenská opatření bez aktivního zapojení obyvatel. Žijeme v relativní pohodě, investujeme kromě pohodlného života společnosti adekvátní část prostředků do identifikace nejpravděpodobnějších hrozeb a do prostředků na jejich řešení. Až bude průšvih, použijeme tyto znalosti a prostředky k zajištění základních životních potřeb našich obyvatel na určitou kritickou dobu, tedy potravin, pitné vody, sanace odpadů, základní zdravotní péče, základního přísunu energií, zabezpečení potřebných informací, a hlavně zabezpečení bezpečí našich obyvatel. Občané ovšem nebudou dostatečně připraveni a vycvičeni na takovou situaci reagovat. To může vést k významným společenským a sociálním otřesům a problémům. Třetí varianta, kterou preferuji, je jako varianta dvě, ale s aktivním zapojením našich obyvatel do přípravy na krizové situace po jejich poučení, jakým způsobem by se měli samostatně připravit, a to včetně výchovy a výuky mladé generace.

Až nastane očekávaná krize, naše populace se rychleji přizpůsobí změněné situaci, a to skrze zvýšenou resilienci, což je cizokrajně znějící slovo, ale značí zvýšenou psychickou odolnost naší společnosti.

Ovšem nebezpečí je v tom, že se opakují v různém časovém intervalu. Přežití předchozích společností i jejich obyvatel bylo často dáno tím, jakým způsobem se dokázali naši předkové s těmito situacemi vypořádat.

Konce těchto společností v minulosti většinou nebyly ani dobré, ani šťastné.

Z mého pohledu jsou to tato rizika: Energetická chudoba až blackout. Pandemie způsobená geneticky upraveným či přirozeným agens.

Proto vás, kolegyně a kolegové, žádám o podporu svého pozměňovacího návrhu státního rozpočtu, a to ve prospěch realizace mnou zmíněné třetí varianty přípravy na krizové situace. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Mám zde přihlášku pana poslance Nováka k faktické poznámce ano, odmazávám vás tedy. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Všichni chceme mít, jak zde bylo řečeno, pestrou krajinu.

Samozřejmě svazy jako takové mají ve svém portfoliu jak kontrolní, tak i výzkumnou činnost.

Jedná se o částku 50 milionů korun a je to ta částka, kterou tady zmiňoval kolega Karel Tureček, s tím, že toto bylo vlastně na činnost odebráno. A vzhledem k tomu, jak jsem tady hovořil ve druhém čtení, včely, které se teď připravují na přezimování, jsou ve velmi špatném stavu a nikdo si nedokáže představit, jak to bude zjara, tak znovu se domnívám, že tato částka by mohla pomoci našim včelařům.